Tady jenom bych ho chtěla ubezpečit, že tu informovanost nemusíme to dělat absolutně u všech, je to pouze možnost, kterou můžeme využít a nemusíme ji využívat. Umožňuje to komunikovat s občany přímo, a to si myslím, že bude pak otázka nějakého domlouvání se, jestli to pojmeme tak, aby třeba, jak jste tady říkal i vy, ta generace, pro kterou vlastně ta informace nebyla známá, aby ji dostali, anebo vůbec v tomto smyslu to nebude uplatněno. snad jsem na nikoho nezapomněla, mám tady pana poslance Zlínského. Tady bych chtěla říct, že, pane kolego, prostřednictvím pana místopředsedy, mobilizační plány podléhají tomu nejpřísnějšímu utajení, a je tedy poměrně složité vás tady nějakým způsobem komentovat a reagovat na vás. Prostě členové výboru pro obranu měli možnost se s některými plány na utajovaném režimovém pracovišti seznámit a myslím si, že mají jasnou představu, co v těchto plánech je, ale opravdu to není možné diskutovat na půdě Poslanecké sněmovny. Když jste hovořil o formátu digitalizace a o informacích, které někde budou uváděny, tady chci všechny kolegy, protože bylo vás víc, kteří jste to zmiňovali, tak bych chtěla všechny ubezpečit, že tato novela byla velice důkladně projednávána s Úřadem pro ochranu osobních údajů a s Ministerstvem vnitra a je pro ně komfortní, takže není tam žádný rozpor s Úřadem pro ochranu osobních údajů ani s Ministerstvem vnitra.

Děje se to už dnes zcela běžně u jiných úřadů, bude to možné uplatňovat i v tomto případě. Pan poslanec Zlínský také hovořil o institutu předurčení.

Zatažení do války na Ukrajině. Nikdo nezatahuje Českou republiku ani její občany do války na Ukrajině, ba naopak. Snažíme se, my jako Česká republika, udělat všechno pro to, abychom měli nějaké možnosti v případě, že skutečně se na té druhé straně, na východě od nás, některé věci budou posouvat směrem k naší zemi, tak abychom my byli schopni reagovat. Přece byste si nepřáli, aby se Česká republika dostala do podobné pozice jako za doby Československa, kdy vlastně nebylo možné mít vůbec ani některé informace, které by možná pomohly a vrátily tehdy to rozhodnutí, mluvím o rozhodnutí, ať už tedy způsobené mnichovským diktátem, nebo potom ty následné kroky. Takže tady opravdu já velmi důrazně odmítám to, že bychom změnou legislativy, komplexní změnou legislativy zatahovali Českou republiku a její občany do války na Ukrajině. Zmiňoval to tady, že to je tedy velká změna.

Tito lidé dobrovolným předurčením de facto deklarují, že v případě krize je stát s jejich souhlasem, protože oni ten souhlas dali, může povolat. A toto dobrovolné předurčení chceme i využít k tomu, abychom zlepšili náš kontakt s některými profesemi, kterých je v armádě nedostatek, samozřejmě zmíním IT specialisty a techniky obecně, ale jde i o řadu dalších odborností, o které má armáda zájem.

Takže to opravdu budou důležité informace, které stát vlastně bude mít možnost získat, a já si myslím, že je to v pořádku, že by stát tyto informace měl mít. Když například vy jste to nezmínili, ale může ten dotaz někde padnout, jestli třeba budeme mít i zájem o legální držitele zbraní samozřejmě.

Ale samozřejmě, my budeme rádi, pokud tito lidé se nechají dobrovolně předurčit a dají tím i najevo právě tu svoji vůli k ochotě pomoci vlasti v případě potřeby. My nechceme nikoho nutit k věcem, které, zaplaťpánbůh zatím, snad nejsou ani na pořadu dne, protože jak jsem říkala, Česká republika chce si vytvořit podmínky pro to, abychom byli bezpečnou zemí, zemí, která je schopná reagovat na věci, které se dějí nedaleko od nás, velice rychle, a štěstí přeje připraveným. Ještě tady byly nějaké dotazy na technické změny, na ty vlaky, myslím, že to zmiňoval pan poslanec Fiala.

Takže ještě jednou, kolegyně, kolegové, já vám moc děkuju za tu konstruktivní debatu. Těším se na to, že v ní budeme pokračovat.